Podle mého názoru, podle debat, které vedu se zaměstnavateli v těchto týdnech a měsících, se nedá očekávat stejně razantní navýšení platů příští rok a udržení např. stejného počtu pracovních míst.

My nemáme radost z toho, jak britští občané rozhodli, protože ztrácíme přirozeného spojence v Evropské unii, který spolu s námi prosazoval pravidla volného trhu.

A myslím si, že nikoho nemůže těšit, že pět týdnů před ohlášeným odchodem Velké Británie z Evropské unie nemáme dohodu.

Není to vůbec samozřejmost v rámci Evropy, že takhle klidně, spořádaně se rozdělí stát a ty státy spolu nadále skvěle spolupracují. No nebylo to hrozné. Nebylo to hrozné, nás nepřesvědčíte. Nebo jste byli komunisté?

Jak to bylo dobře.

Máme letos třicet roků svobody a nenechme si to vzít.

Možná jste čekali kritiku, já s ním souhlasím. Přestože nás mnozí naši političtí soupeři nálepkují úplně jinak, tak ochrana přírody a krajiny je přirozená konzervativní hodnota a sluší každé pravicové straně. A bezesporu je třeba v této oblasti dělat rozumné kroky, to je na jedné straně zajistit konkurenceschopnost české ekonomiky a našich podniků a současně zlepšit životní prostředí pro naše občany. To si myslím, že je opravdu špatně.

Česká republika je oblastí automobilového průmyslu, velmoc minimálně evropská, možná světová.

Je to různé. Nejhorší přístup je a jsou takové země přímá dotace na pořízení vozu, buď procentuální, nebo přímo v částce, v tisících eurech.

Myslím, že to není příliš motivující.

Budou penalizovány nemalou částkou a budou mít konkurenční nevýhodu. A to už se stalo, to už je rozhodnuto, to už se nezmění. Když to řeknu úplně pragmaticky, Německo se už rozhodlo.

To zdaleka nestačí na plnění těch cílů, ke kterým jsme zavázáni. Nerozhodli jsme se samovolně, nebo sami.

Vidíme dva hlavní limitující faktory pořizovací cena a nedostatečná infrastruktura.

A třetí je...